Další s faktickou je přihlášena paní poslankyně Věra Adámková. Prosím, máte slovo. Já už to nechci extendovat.

Děkuji, paní poslankyně.

Já jsem jenom chtěl zmínit.

Děkuji, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegové, kolegyně, já nebudu teď mluvit o tom, jestli se má rušit monopol nebo nemá.

Jedna věc je, že je pro mě trošku zavádějící i terminologie, že se jedná o cestovní pojištění.

Druhá věc je, že bychom také měli v prvé řadě zapracovat transpozici evropského práva, a to je pojištění dětí do 18 let, které by mělo právě přejít na veřejné zdravotní pojišťovny.

Protože když si vezmete, kdo je tím pojištěncem, tak to nejsou pracující v České republice, ale jsou to jejich rodinní příslušníci, kteří s nimi přišli, případně jejich děti. Ty děti samozřejmě do 18 let by měly procházet veřejných zdravotním pojištěním. V ten moment by se také mělo těm, kteří usilují o to, aby mohli poskytovat tuto službu, říct, že při zapracování tohoto evropského práva do českého práva přijdou zhruba o 60 až 70 % trhu. Další věc, která mi trošku vadí, je, že pojištění by měly poskytovat pojišťovny, které v současné době nemají se zdravotními zařízeními smlouvy. Tedy jinými slovy říkám, že pokud tedy máme zrušit monopol, zrušme ho tím způsobem, že budou moci tuto službu poskytovat všechny zdravotní pojišťovny na českém trhu. Pokud jsou schopny, těchto sedm zdravotních pojišťoven, pojistit deset milionů obyvatel, je určitě v jejich možnostech pojistit dalších 100 tisíc zahraničních pojištěnců, o kterých se zhruba bavíme. V ten moment se totiž bavíme o tom, že to jsou pojišťovny, se kterými zdravotnická zařízení, ať už to jsou nemocnice, doktoři a tak dále, mají smlouvy.

Ale jednoznačně budou zasmluvněny pojišťovny se svými dceřinými společnostmi. V neposlední řadě je tedy na nás, abychom umožnili podnikání těmto veřejným zdravotním pojišťovnám. To si uvědomuji, že je záležitostí nového zákona. Ale umožněme veřejným zdravotním pojišťovnám podnikání v komerčním připojištění, ať už to bude cizinců, nebo v budoucnu i třeba českých občanů, kteří si budou chtít připojistit svoje zdravotní pojištění. Tím pádem ale, řekněme, že budou mít možnost pojišťovat pouze ve zdravotnictví. To znamená, ať pojistí zdravotníky, pojištěnce, nemocnice, jejich zařízení a tak dále a budou muset být stoprocentně vlastněny těmi veřejnými zdravotními pojišťovnami. Protože v ten moment zajistíme, že tenhle vyšší příjem zdravotnictví zůstane ve zdravotnictví, protože zisky a dividendy z těchto akciových společností, veřejných zdravotních pojišťoven, které budou stoprocentně vlastnit, nemohou odcházet do jiných aktivit, než je zdravotnictví. Tedy otevřeme si cestu opravou tohoto zákona, otevřeme si cestu k tomu, abychom dostali víc finančních prostředků do zdravotnictví. Děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo jednu faktickou poznámku, ke které se hlásí pan poslanec David Kasal. Já bych zareagoval na svého předřečníka vaším prostřednictvím. Já to doplním ještě o jednu věc, abych to vysvětlil. Pojišťovnám fakturujeme elektronicky.

Konkrétně u pediatrů je obrovský problém, jak máme účtovat očkovací látky.

Takže já ani nejsem schopen dát konkrétní cenu třeba Hexavakcíny, jakou mám účtovat pro ty komerční pojišťovny. Děkuji.